Pan ministr?

Návrh přijat nebyl. Další prosím.

Pan ministr?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh přijat nebyl.

Výbor nepřijal stanovisko. Nepřijal stanovisko. A pan ministr nesouhlas. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh přijat nebyl. Další prosím. Pan ministr?

Návrh přijat nebyl. Další?

Pan ministr?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh přijat nebyl. Další prosím.

Výbor?

Návrh přijat nebyl. Další prosím.

Jedná se o zrušení odpovědnosti poskytovatele za zástupce vázaného spotřebitelského úvěru. Pan zpravodaj?

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Další prosím.

Pan ministr?

Tento návrh přijat nebyl. Další?

Pan ministr stanovisko? Pan zpravodaj?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh přijat nebyl. Znalec je ex lege odborně způsobilý pro distribuci spotřebitelských úvěrů. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Pan ministr? Výbor? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Další?

Pan zpravodaj?

Další prosím.